Je to 28 let, co dokázala tahle politická reprezentace vždycky poskládat většinu v Poslanecké sněmovně bez účasti extremistů, tedy i bez účasti komunistické strany.